Je tady navrženo usnesení, které má reagovat na nějakou aktuální situaci ve světě.

Anebo máme argumenty konkrétní? Vyjádřil se zahraniční výbor k tomu, aby třeba velvyslanec České republiky v Bělorusku přijel do České republiky a informoval tento orgán, aby nám řekl, co se konkrétně tam děje z jeho konkrétních věcí? Nebo aspoň máte někdo ty informace od tohoto velvyslance? Činil někdo nějaké snahy, předkladatelé tohoto bodu, aby si ověřili ty informace, které tady mají, aby dali do souvislosti usnesení, které mají, s tím, co se nám předkládá? Udělala to vláda?

Máte tyto informace.

Jsem členem meziparlamentní skupiny přátel Česká republika Bělorusko.

Velice dobře vnímají situaci na Ukrajině, protože jsou v hodně podobné pozici jako malý stát mezi velkými zájmy. Ale co bylo na začátku? Na začátku byly volby.

To je totiž mimo jiné i oficiální důvod, který nám sdělilo na naši žádost běloruské velvyslanectví, proč opožděně zdůrazňuji opožděně požádali o OBSE o pozorovatele na prezidentské volby.

Proto požádali pozdě. Ne, že nežádali vůbec a chtěli to všechno utajit.

Myslíte, že by se to v uvozovkách nedostalo masově ven, takovéto informace? Ti lidé, kteří v těch komisích jsou, by o tom hovořili.

Máme ty informace? Neříkám, že k podvodům nedocházelo. Dokonce teď minulý týden vyšla nějaká analýza sociologů, kteří doporučují změnu českých volebních zákonů, aby nedocházelo k podvodům.

Ale soustředím se na vzácné články analytiků, kteří se Běloruskem dlouhodobě zabývají, a když se na ně podíváte, zjistíte, že jsou docela opatrní.

A neříkám, že se tam neděje nic. Projev občanské vůle je docela výrazný a musí se tím Bělorusové zabývat a asi budou delší dobu v nejistotě, co se děje. Ale vraťme se zpátky do České republiky. Jak by měla Česká republika adekvátně reagovat?

Jaký to bude soupis osob? My vyšleme naši tajnou službu, aby nám zjistila, kdo v tom Bělorusku porušuje lidská práva?

A možná by to bylo i přes 50 % občanů, kteří by navrhovali sankcionovat konkrétní jména, konkrétní osoby. Tady se tedy ptám předkladatelů, jak by to chtěli řešit v tom svém návrhu usnesení.

Kdo to bude stanovovat?